Tito poskytovatelé nově podléhají stejné přísné regulaci jako banky a Česká národní banka aplikuje na nebankovní poskytovatele identická pravidla regulace jako na banky. Z tohoto důvodu jsem tedy usoudil, že není proto žádný důvod, aby se vynětí, které se v zákoně o EET na základě předlohy od Ministerstva financí nevztahovalo také na nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru, pane ministře, kteří budou nově podléhat regulaci a licencování České národní banky. Tady nejde o žádnou výjimku, šlo pouze a jen o nápravu vaší chyby a odstranění nerovnosti a nesouladu, který vznikl při zpracování dvou odlišných právních předpisů. Já si myslím, že byste mi za moji snahu spíš měl poděkovat než mě špinit v médiích.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Tento bod měl z pověření vlády uvést ministr financí. Ministr financí tady vystoupil a mluvil o něčem, co s tímto tiskem vůbec nesouvisí. On mluvil o úplně jiném zákonu než o těch desítkách zákonů, které jsou tímto tiskem otevřeny. Jako kde to jsem?!

On tady něco blábolil o elektronické evidenci tržeb, která není ani jedním písmenem obsahovou součástí tisku, který projednáváme. A já chci, aby ministr této vlády z pověření této vlády řádně uvedl bod, který má uvést!, což on vůbec neudělal. Vysvětlili jste mu někdo, že je ministr financí, a vysvětlili jste mu někdo, k čemu je touto vládou pověřen? A já se cítím skutečně ponížen jeho jednáním.

Vážené kolegyně, kolegové, pokud se tady pan kolega Kalousek cítí ponížen, tak já se taky cítím ponížen tím, co tady zaznívá na adresu hnutí ANO pana předsedy Babiše a na tuto legislativní normu.

A tato norma tuhle tu vaši to, co jste tady zavedli za ty desítky let, tak my se snažíme to napravit. Děkuji. Eviduji faktické poznámky pana poslance Volného, potom pana ministra financí a poté pan poslanec Kalousek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, já bych jenom pro pana kolegu Kalouska já mám pocit, pane kolego, a myslím si, že je to veliká jistota, že pan ministr uvedl tento bod a pak si vzal jako první slovo do rozpravy a pak představil svůj pozměňovací návrh. Ale ten bod přece byl oficiálně uveden. Děkuji. Děkuji. Prosím k mikrofonu pana ministra s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem normálně ten bod uvedl. Laskavě se podívejte do stenozáznamu. Chci jenom říct paní poslankyni Kovářové prostřednictvím paní předsedající, že ten návrh se týká třetí a čtvrté vlny.

A to jsou ty příklady. A pokud by se stalo, že by náhodou někdo si koupil tu pokladnu a dostane tu paušální daň a nebude muset evidovat, tak můžu tady prohlásit, že mu to sám zaplatím z mých daní , z mých peněz zdaněných daní. Děkuji. Poprosím s faktickou pana poslance Kalouska, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, máte slovo. Já chci ocenit velkorysost pana ministra financí, že by to zaplatil ze svých zdaněných peněz.

Pane poslanče Chalupo, ještě jednou.

A pokud si dobře vzpomínám ještě z předvolebního boje, tak zejména hnutí ANO bylo zásadně proti legislativním přílepkům.

To jsem chtěl sdělit. Asi jste mě nepochopil, prostřednictvím. Děkuji. Poprosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou s faktickou poznámkou a připraví se paní poslankyně Lorencová také s faktickou. Paní poslankyně Kovářová stahuje, tak poprosím paní poslankyni Lorencovou s faktickou poznámkou. Prosím, máte dvě minuty.

Co to je?!